Dohodu o založení mezinárodní nadace tvoří celkem 30 článků, které stanovují cíle nadace, obecná pravidla a pokyny, pokud jde o její činnost, strukturu a fungování. Dohoda vymezuje všechny členy nadace, což jsou státy Latinské Ameriky a Karibiku a Evropské unie a její členské státy. Nadace je rovněž otevřena účasti společenství (?) jako takovému. Dohoda neobsahuje žádné povinnosti, plynoucí z členství v nadaci. To není spojeno ani s žádným jednorázovým nebo pravidelným finančním závazkem majícím dopad na státní rozpočet. Vklady jsou z textu dohody dobrovolné, nadace navíc může využívat zdrojů získaných prostřednictvím vnějšího financování od veřejných a soukromých institucí.

Primárně pomáhá navazování kontaktů mezi organizacemi z obchodní, kulturní i sociální oblasti. Podporuje kontakty mezi občanskou společností, např. v oblasti vysokého školství nebo mládeže. Vytváří databázi kontaktů mezi univerzitami, vědeckými centry i malými a středními podniky. Nadace podporuje též výzkum vztahů mezi Evropskou unií a Společenstvím latinskoamerických a karibských států, a to včetně finanční podpory vybraným výzkumným projektům.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, věřím, že na základě uvedených skutečností podpoříte rozvoj vazeb České republiky s tak perspektivním regionem, jako je Latinská Amerika, a vyslovíte souhlas s ratifikací předmětné dohody. Děkuji. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, drtivou většinu základních údajů už tady přednesl pan ministr.

Jak už pan ministr řekl, daná dohoda neobsahuje žádné nároky na rozpočet České republiky, veškeré příspěvky do nadace jsou ze strany členských států dobrovolné a Ministerstvo zahraničních věcí ČR nehodlá v současné době jakkoli finančně přispívat. Pokud by své rozhodnutí změnilo, zavazuje se, že nebude mít žádné další nároky na rozpočet a bude čerpat peníze v rámci schváleného rozpočtu výdajů kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí na příslušný rok. Za evropskou stranu už ratifikovalo danou dohodu 12 členských zemí. Na straně Latinské Ameriky to prozatím bylo zemí 6. Ministerstvo zahraničních věcí ČR je pro připojení se k podpisu dohody, neboť na rozvoji vztahů s Latinskou Amerikou má Česká republika dlouhodobý zájem a jedná se o jeden ze strategických regionů naší zahraniční politiky.

Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Ano, mám.

Je to moc hezké, je to náš strategický region, který chceme podporovat, podepišme tuto dohodu, ale nebojte se, nepošleme tam ani korunu. No mně to nedává žádný smysl. Já bych rozuměl, kdybychom takovou dohodu chtěli podepsat v okamžiku, kdy tam chceme přispět. Tomu naprosto rozumím.

Prosím, máte slovo. Děkuji. Prostřednictvím vás, pane předsedající, k panu kolegovi Stanjurovi. Skutečně materiály Ministerstva zahraničí, které nám byly dány k dispozici, hovoří o tom, že pro tento rok skutečně ministerstvo nepočítá s tím, že bychom dávali nějaké finanční prostředky do nadace, nicméně v oficiálním vyjádření, které mně jako zpravodajovi ministerstvo dalo k dispozici, je řečeno, že kdyby se to tak stalo, finance jistě i letos najdeme. Podívám se, jestli je zájem o nějaké další vystoupení.

Děkuji panu zpravodaji.

Myslím, že bychom to měli vědět. Velmi často říkáme: podepišme něco, jsme už poslední v Evropské unii. Já bych to navrhoval přerušit, vrátit se k tomu, až se vláda rozhodne, že tam nějaké peníze pošleme. Pak to má smysl, pak se k tomu připojíme a pošleme tam peníze. Navrhujete přerušit, až vláda pošle peníze? Vaším prostřednictvím, pane předsedající, panu Stanjurovi.

Jak už tady bylo řečeno, Česká republika tak činí jako poslední. Řada zemí již přistoupila k procesu ratifikace v jednotlivých státech, což je nezbytná podmínka vstupu dohody v platnost.

Souhlas se sjednáním dohody již vyjádřil i Evropský parlament. A možná, k čemu nám to je. Tak nadace Evropská unie a země latinskoamerické oblasti a Karibiku je vedle asociačních dohod s Mexikem, Chile a Střední Amerikou jedním z mála existujících nástrojů pro rozvoj vztahů mezi oběma regiony. Z celkového počtu 62 potenciálních signatářů dohodu dosud podepsalo 58. Česká republika tedy nechce být úplně poslední. Česká republika stojí o rozvoj vztahů s regionem Latinské Ameriky a karibské oblasti, s kterými ji pojí kulturní a historická blízkost, zřejmě zejména obchodní a ekonomický potenciál latinskoamerického regionu, kde navíc dosud Česká republika může navazovat na povědomí o československých výrobcích a značkách.